Děkuji za slovo.

Ale opět vás, kolegyně a kolegové, požádám o ztišení, aby bylo rozumět, co pan poslanec přednáší. Prosím, pokračujte.

2?

O této nové subvariantě zatím víme následující.

Místo toho ji vědci sledují stejným způsobem jako předchozí varianty, včetně varianty delta, a to tak, že sledují počet genomů viru zaslaných do veřejných databází.

Dobrou zprávou je, že očkování a posilující vakcíny stále chrání lidi před nemocnicí a brání jim v úmrtí.

Tudíž mimo důvodů uvedených mými předřečníky, to znamená shrnuto: český právní řád obsahuje dostatečnou právní úpravu pro řešení epidemií, je obsažena v zákoně o ochraně veřejného zdraví, eventuálně lze použít takzvaný krizový zákon.

Přesto vláda do dnešního dne existující nástroj nevyužila a v takzvané legislativní nouzi protlačuje novelu pandemického zákona. Z tohoto pohledu je možno vyvodit závěr.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí se svým příspěvkem pan poslanec Jan Hrnčíř. A připraví se pan poslanec Jaroslav Bašta. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsem v šoku z toho, jakým způsobem tady tato vládní pětikoalice přistupuje k ústavním právům občanů této země.

Bez parlamentní kontroly. To jste demokraté? Chci věřit, že to je pouhou neznalostí. Neznalostí základních práv a svobod. Proto mi dovolte, abych ve svém příspěvku vás s těmi právy i seznámil.